Děkuji vám za pozornost. Také vám děkuji, vážená paní ministryně.

Nyní můžeme přistoupit dále. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Pan zpravodaj samozřejmě může vystoupit v obecné rozpravě, jsme ve třetím čtení. Prosím, pane zpravodaji. Dobré dopoledne, dámy a pánové, paní ministryně, páni ministři.

Můžu konstatovat, že nebyly v průběhu podány žádné pozměňovací návrhy.

Děkuji vám, pane zpravodaji. Je přihlášen do rozpravy pan poslanec Richard Brabec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, chápu, že jsem pomenší postavy, tak tam nejsem tak dobře vidět. Nebudu mluvit dlouho, protože všechno bylo řečeno paní ministryní, popřípadě panem zpravodajem. Chci jenom připomenout, že se skutečně jedná o transpoziční předpis, že už nám uplynula transpoziční lhůta pro implementaci aktualizované směrnice.

Jak již bylo řečeno, nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy, což si myslím, že také svědčí o tom, že tenkrát ještě ten náš návrh tak, jak jsme ho dávali a jak si ho Ministerstvo životního prostředí znovu uchopilo, byl zpracován dobře. Je to transpozice, která zjednoduší a usnadní všem stranám, které jsou začleněny do systému uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, jim usnadní i byrokraticky život. Také zjednoduší režim a ochrání informace, které ty strany musí zveřejňovat z hlediska případného poškození v rámci konkurenčních vztahů. Jak bylo řečeno, tato norma byla projednávána opakovaně na výboru pro životní prostředí bez pozměňovacích návrhů. Já jsem za klub ANO pro to, aby byl návrh schválen v předloženém znění. Taktéž děkuji a ještě jednou se rozhlížím, zda už opravdu není zájem vystoupit v rozpravě. Není tomu tak, tedy rozpravu končím. Nyní je čas se zeptat na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně nemá, pan zpravodaj nemá.

Přednesu návrh usnesení, protože jsme přikročili k hlasování o celém návrhu zákona.